Vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, kteří nás sledujete, závěrem mi dovolte ještě jednou požádat vás o pochopení současné situace a pochopení pro kroky, které dělá naše vláda. Situace, které čelíme, je naprosto bezprecedentní. Nikdo nečekal nebo málokdo čekal válku tak blízko od nás, válku, která je vedena tak brutálním způsobem, nikdo nepředpokládal tak silnou uprchlickou vlnu, která nemá v Evropě po druhé světové válce obdoby, nikdo nečekal všechny ty dopady, se kterými se teď dnes a denně musíme všichni vyrovnat.

Pomáhá Ukrajině, pomáhá Ukrajincům v jejich boji, pomáhá jim zvládnout situaci. To není jenom vláda, zdaleka ne. To je spousta státních institucí, samospráv, ale hlavně jsou to neziskové organizace a jsou to sami občané, kteří odvádějí v tomto směru vynikající práci a pomoc. Je za tím obrovský díl práce konkrétních lidí úředníků, policistů, zdravotníků, hasičů, vojáků, dobrovolníků, prostě všech občanů, kterým osud Ukrajiny není lhostejný. Tato vlna solidarity není nic samozřejmého. Je to něco neuvěřitelného a je potřeba všem těmto lidem za to poděkovat.

Válka na Ukrajině se dotkne nás všech. Uprchlická krize se dotkne nás všech. Důsledky Putinovy války se dotknou nás všech. Tak to je a jinak to nemůže být. Věřím a naše vláda dělá všechno pro to, aby to bylo jenom dočasně, aby to bylo co nejkratší dobu, ale nesmíme podlehnout ruské propagandě. Nesmíme se rozhádat, nesmíme zneužívat současné situace k hlubokému vnitropolitickému rozkolu. Ničemu bychom tím nepomohli a jediný, kdo by měl z toho radost, je současný vládce Kremlu.

Společně to zvládneme. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Především mi nejdříve dovolte poděkovat panu premiérovi. Děkuji za jeho vystoupení. Zatím oceňuji to, že kdykoliv jsem požádala na politickém grémiu, tak mi bylo vyhověno, pan premiér vystoupil a informoval nás v rámci nějakých informací, které zřejmě v tuto chvíli má.

Od počátku hnutí ANO podporovalo kroky vlády a podporuje je.

Určitě chápete, že nejsou pro mě vyčerpávající, což teď neberte jako nějakou lacinou kritiku, ale chtěla bych zareagovat na to, co mi chybělo, protože ty informace získáváme od lidí, od občanů.

Já se pokusím aspoň část z nich nebude to taktéž vyčerpávající, protože se to mění v čase každý den tady nastolit a připomínám, že z veřejného prostoru máme informace mluvil o tom první vicepremiér, ministr vnitra že vláda pravděpodobně požádá o prodloužení nouzového stavu, na což jsem už reagovala. Uvidíme, až ta žádost doputuje do Poslanecké sněmovny, že my nebudeme politikařit.

Říkám otevřeně: budeme otevření podpoře tohoto prodloužení, pokud ty informace dostaneme. Dovolte mi dotknout se některých oblastí, o kterých tady pan premiér hovořil, a některých, o kterých nehovořil.

Znova opakuji, nechceme vykopávat příkopy mezi uprchlíky, mezi lidmi, kteří utekli z rozbombardovaných měst, kteří si mnohdy zachránili holé životy jsou to ženy, jsou to děti, staří občané a mezi našimi občany, a nepodporujeme žádné tyto tendence. Nepodporujeme a nechceme tady tyto příkopy vykopat a vytvářet tady nějakou nenávist.

Dneska patří poděkovat skutečně, to tady bylo správně řečeno panem premiérem, poděkovat všem, ale nečekejme, že to bude mít takovýto trvalý efekt.